Takže je předpoklad, že počet lidí, kteří tuto formu podpory budou potřebovat v příštích měsících, začne postupně zase klesat.

Děkuji i za dodržení času. Moc děkuji za předchozí odpověď. Nejsme úplně v souladu s tím, že situace se zásadně lepší, to rozhodně ne.

Děkuji. Musím odmítnout to, co tady říkáte.

Vůbec nic, vůbec nic!

Stav, který v České republice byl dlouhé roky dlouhé roky! Důchody současné i ty budoucí, které budou vyměřované, neustále porostou.

Nemám rád, když se používají informace, které zjevně i z makroekonomických dat nemohou být pravdivé a reálné. Děkuji, a jelikož byl vyčerpán čas, kdy může být podána interpelace na člena vlády České republiky, konstatuji, že jsme pro dnešní jednací den ukončili projednávání ústních interpelací.